Tak možná že vy ne, na financích určitě ano.

A to jsem strašně zvědavá, až můj ctěný nástupce na Ministerstvu financí mělo to být včera, podívám se na stránky, neměla jsem čas, byla jsem tady až zveřejní seznam svých...

A že se to umísťovalo na moje sociální sítě? Já nemám žádné soukromé!

A posílali mi věci, které jsem netušila. Já jsem nevěděla, že jste měl reklamu za 60 milionů na Regionální potravinu v době, kdy jste byl ministrem zemědělství.

Ale nebudu se ani bát. Já jsem nic neudělala, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, pracovala jsem ve veřejném sektoru a nenechám se umlčet.

Dneska jsem si přečetla rozhovor s panem prezidentem a on tam řekl takovou jednu krásnou větu. Já si dovolím odcitovat. Což je obrovská pravda. A vy jste dostali obrovskou moc do ruky, tak jako jsme my ji měli čtyři roky, a s tou mocí je spojena především zodpovědnost. Zodpovědnost za lidi v této zemi, za to, jak se jim bude dařit. A my jsme se k tomu postavili čelem, byť nás teď vláčíte, a pomáhali jsme. Udrželi jsme sociální smír, dali jsme peníze tam, kde byly potřeba. A to, že to mělo dopad na ekonomiku pozitivní, je jednoznačné.

A bude muset přijít někdo pro vás, kdo je bude řešit, protože slovy klasika: vy už tu, maminko, nebudete.

Pane ministře, máte slovo. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já budu reagovat jenom velmi krátce.

Ona se ponižuje sama tím, jak reaguje na některé věci.

Druhý komentář: Nebudu tady vést s nikým makroekonomickou diskusi o tom, jak se bojuje s inflací, jak se bojuje s dluhem. Chci jen všechny upozornit na to, že deficit je pořád dluh.